Evo, kolegice i kolege sad ćemo kao što je bilo rečeno prijeći na iznošenje stajališta u ime kluba pa će prvi u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnović i Zlatka Hasanbegovića govoriti poštovani zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani kolege i kolegice koje su ostale, opet pitanje isto ko jučer nacionalna sigurnost. Kakve su sigurnosne provjere u javnim službama, u administraciji od strateškog vrha do strateške, taktičke razine? To je ključno pitanje za Hrvatsku jer bit politike je kadrovska politika. Prije godinu dana SOA-a je izjavila, ja mislim, izjava je bila da je do '95. godine otkriveno 40 pripadnika službe, te službe koja je radila za neprijatelja. Jel to moguće? Evo, druge šta je sa sigurnosnim provjerama?

Šta je sa nama? To je ključno pitanje. Ako je on lagao o tome, šta to govori o moralno-etičkom kodeksu na toj najvećoj strateškoj razini. Šta gledamo? Gledamo danas tu razrješenje gospodina ovoga državnog odvjetnika, ali to je sve umreženo. To znači imamo neprekidnu jednu, povijest sukoba interesa od gospodina Bajića nadalje kako onda možemo govoriti o neovisnom sudstvu, ako svi ti ljudi umreženi. Jel to moguće? Ali to je Janus, bog Janus sa dva lica, članovi partije i masonstva. To jako dobro znamo, to se ignorira, a tu danas sjede nasljednici tog sustava. Danas sam pitao npr. ovaj zašto nema popis stanovništva ovaj stavak za Jugoslavene ako su se tako izjašnjavali '89. zašto promijeniti ovaj svoj stav danas. Ne bi se mijenjali toliko puta svoju etničku pripadnost da su nakraju ispali Bjelorusi ili Moldavci, ja ne znam više, to je također pitanje morala i etike. Imate lažne biografije. Imamo također na portalima, u medijima ljudi koji su radili za tajne službe drugih država. Imam jednog takvog čovjeka u Istri koji jer radio za AID. To je ova iz BiH tajna ova Agencija za informacije i dokumentaciju BiH, to je susjedna država po …/nerazumljivo/… disformacije u jednome dnevniku u Istri. Gdje je taj čovjek sada? O tome nisam čitao ništa da ga je itko pozvao na informativni razgovor. I danas nam partijski drugovi tumače prošlost i sadašnjost, zakon o ispitivanju porijekla imovine, kako ćemo ispitivat ako je sve umreženo. Povratak novca iz inozemstva? Jedan je predsjednik dobio dva mandata na toj temi da će vratiti povrat novca izvana, to ništa nismo vidli. Vidli smo također da je taj predsjednik zatajio 50.000 dolara iz Australije, to je još na sudu. Imamo, šta imamo? Ekonomsku destrukciju, naravno umreženo sudstvo na svim razinama. To je prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Koliko ljudi je friziralo svoje dosjee koji su dole sada? Kako oni mogu biti na javnim mjestima ako su oni prijetnja toj nacionalnoj sigurnosti. To nisu samo medije, nisu samo političari nego na taktičkoj razini.

Ako to napravite vani, ako lažete nikad posla nećete imati. Nažalost kod nas imate dosje, 1.000 dosjea, ako ja ovo imam npr. za neke ljude koji su vani radili, surađivali. Evo, samo jedan primjer ovdje imate jednoga kodno ime Franko, on se je dobrovoljno najavio, bio informator, tu je pouzdani, tu na kraju i piše da voli žene i možda i novac je isto volio. Ti ljudi su među nama ovdje ima ih 10-tke tisuća od taktičke do strateške razine i mi ne možemo državu izgraditi dok ne dođe do te barem akademske lustracije i da znamo tko su ti ljudi bili. Hvala lijepa. Time ćemo završiti s današnjim radom, nastavit ćemo u srijedu 4. ožujka u 9 i 30 i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, drugo čitanje, P.Z. broj 815.